Mohu vám ukázat i některé na internetech dostupné statistiky, které vycházejí z různých údajů, a vlastně v zásadě se shodují v tom nárůstu. Jestliže platí, že jsme vypnuli EET na začátku roku 2020, tak ten vliv tam prakticky žádný není, naopak ten bezhotovostní styk neustále roste.

Děkuji.

Já prosím nechci vinit majitele restaurací, obchodníků, nechci vůbec na ně poukazovat, protože já poukazuji na vás.

Omlouvám se za nepřesný výraz. A jestliže se objevují tyto informace každý den, dobře, tak vy budete čekat na čísla. A znovu chci ještě říct, já jsem v kontaktu s Asociací malých a středních podnikatelů, jsem v kontaktu se zástupci restaurací, já je neviním.

Dokonce, pane ministře, my jsme tam měli výjezdní zasedání a část našeho týmu spala v hotelu Thermal.

Za mě tedy určitě ne! Děkuji.

Takže se vrátíme.

Běžte mezi lidi.

Mít na výběr. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty, paní poslankyně. Děkuji za slovo. V každém případě my jsme národ takový, že čekáme na to, až něco nabyde účinnosti. A pokud to není jistota, tak se podle toho nechováme, protože platí ten zákon, který je.

Takže tím to všechno začalo.

A nyní pan poslanec Richard Brabec, poté se připraví pan poslanec Jiří Mašek. Děkuju za slovo. Já si myslím, že i z té reakce pana premiéra bylo znát, že on tu informaci taky má. To prostě není náhoda, co se děje.

Také děkuji.

Děkuji za slovo.

A ještě připomenu jednu věc.

Děkuji.